Děkuji. Jen se chci, pane předsedo, pro upřesnění zeptat: Zazní to tedy v podrobné rozpravě jako návrh doplňující usnesení? Ano, děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát a připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Hovorka. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom na okraj se chtěl dotknout připravovaného návrhu zákona, který má zřídit Úřad pro kontrolu financování politických stran.

Pokud vznikne samostatný úřad, tak to bude stát nemalé náklady a já si myslím, že jsou to zbytečně vyhozené peníze. Tolik jenom bych chtěl podotknout k tomu, co se připravuje. Neeviduji žádnou další přihlášku do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí z místa, končím všeobecnou rozpravu. Závěrečné slovo pana předsedy nebo už... podrobnou, tak otevírám podrobnou rozpravu a první se přihlásil předseda výboru kontrolního Vladimír Koníček.

Nyní pan kolega Stanjura s přihláškou do podrobné rozpravy. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Ano, děkuji. Naprosto souhlasím s návrhem pana zpravodaje, protože ta usnesení spolu nesouvisí. Je to víceméně doprovodné usnesení, tak aby to bylo jasné.